Poslanecké sněmovny probíhat den otevřených dveří, a prosím, abyste si veškeré materiály ze svých lavic uklidili, protože jinak budou skartovány. Jenom pro pořádek říkám, že jsem ještě nepřerušil jednání schůze Poslanecké sněmovny. Prosím. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, mám za to, že bychom měli o přerušení na konkrétní termín ještě rozhodnout, to znamená, aby bylo přerušeno na konkrétní termín. Děkuji. To je první návrh, který jsem zaregistroval, dokdy má být přerušen. Prosím, pan předseda Kalousek.